Děkuju pěkně. Ano, Spojené státy se dokážou s jakoukoli krizí vyrovnat rychleji.

Ten propad ve Spojených státech, když je nějaká celosvětová krize, je vždycky první rok hlubší, nezaměstnanost tam vystřelí vždycky výrazně nahoru, ale v dalších letech jsou na tom mnohem lépe. Okamžitě začne růst ekonomika a okamžitě klesá i nezaměstnanost. Evropa je v tom úplně opačně. Je to jednoduché vysvětlení.

Mě překvapuje, že zrovna sociální demokrat bude volat po reformách zákoníku práce a že bude vyzývat českou Sněmovnu, abychom si vzali inspiraci ze Spojených států. Já to vítám, pane ministře, ale připravte mnohem flexibilnější zákoník práce a můžeme se tady bavit o tom, abychom dosahovali stejné reakce na ekonomickou krizi jako Spojené státy.

Vy jste sekali deficity bez ohledu na to, že ekonomika rostla! Vy jste způsobili ty strukturální problémy veřejných financí!

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tady se nemohu zbavit dojmu, že celý příběh připravování státního rozpočtu na příští rok v mnohém připomíná Cimrmanovu pohádku, kterak chudák ještě do větší bídy přišel, protože ještě jsme neschválili rozpočet, ale už teď víme, že čísla, která v něm jsou, nesouhlasí a že schodek bude s velkou pravděpodobností ještě větší, než je nyní naplánován.

Jednoznačně z hnutí ANO se stala levicová strana.

Když to řeknu lidově, letos máme 500 miliard.

Jak tvrdý bude náraz, to je otázka.

Ale tady je potřeba říct ještě jednu věc. To všechno za předpokladu, že rozpočty obcí a krajů nebudou hospodařit s deficitem, protože pokud by se tento předpoklad nepotvrdil, bylo by výsledné saldo ještě horší.

To, co je podstatné, že v rámci předložené dokumentace je vyčerpán jakýkoliv prostor pro navýšení výdajů, přičemž některé úpravy nejsou dostatečně vysvětleny. A i na toto upozorňuje Národní rozpočtová rada.

Vláda prostě nemá rezervy. Vláda, když přijde nějaká přírodní katastrofa, nemá kam sáhnout. To je třeba vidět. Já nic takového České republice nepřeji, ale tohle je přístup vlády.

Při dodržení těchto parametrů hrozí, že český schodek státního rozpočtu bude v těchto letech dokonce nominálně vyšší, než bude mít v té době celé Německo.

Jejich respektování velmi výrazně snižuje riziko vzniku dlouhodobé strukturální nerovnováhy veřejných financí, které si dříve nebo později vyžádá konsolidační zásah. A tady je potřeba jasně říct, že ten zásah do budoucna bude spojen s nárůstem daní, redukcí rozsahu poskytovaných služeb a negativně se do budoucna promítne do životní úrovně obyvatel České republiky. Takto se chová vláda a takovou připravuje budoucnost lidem v České republice.